Děkuji za slovo, pane předsedající. K tomuto jednu věc. V současné době to není tak, že o všem rozhodují výlučně rozhodují zástupci občanů a občané nemají žádnou možnost se k projednávaným záležitostem vyjádřit. Už máme zákon, který umožňuje iniciovat, provést a rozhodovat v referendech. To, že tato možnost není tolik využívána... Na úrovni krajů, pokud je mi známo, takové referendum ještě neproběhlo.

Těch témat je samozřejmě mnoho. A i referendum o brexitu jasně ukázalo, že vyspělý demokratický právní stát a jeho občané tomuto riziku jsou vystaveni, mohou být vystaveni. A taky to ukázalo mimochodem i to, že navrhovatelé zcela otevřeně a zcela trapně lhali, ta kampaň byla lživá a posléze se k tomu přiznávají.

Děkuji. Proto jsem podal pozměňovací návrh k návrhu zákona o volbách, který zjednodušuje tu byrokracii a samozřejmě další věci, které se dají změnit, například je to to kvorum účasti, které vlastně nutí a staví tu věc tak, že když jste proti tomu rozhodnutí, tak tam vlastně nemáte radši chodit. Takže proto my v rámci té diskuse o referendech tady jednoznačně podporujeme to postavení tak, aby obě dvě strany byly motivovány k tomu referendu přijít, protože se nemůže stát, že svými hlasy způsobí, že projde opačné rozhodnutí. Už jsem to vyjednával. Myslím si, že je šance, abychom to implementovali v některém z těch návrhů, který je tady dnes na stole, aby to potom prošlo. Připraví se kolega Rozvoral. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, stručné stanovisko klubu Starostů a nezávislých.

Jsme pro prvky přímé demokracie. Myslím si, že je to záležitost, která by měla být podporována námi všemi, to znamená, aby občané České republiky v těch místech, kde se skutečně zabývají nějakým svým lokálním problémem v rámci samosprávy, kde spravují své obce a města, kdy vidí na ten konkrétní problém a můžeme říci, že jsou v té chvíli kvalifikovanými lidmi o tom, zda mají rozhodnout o lávce či přechodu pro chodce či umístění spalovny v jejich katastru obce a podobně, to je kvalifikované rozhodnutí, kde oni mohou dostat od svých samosprávných zástupců opravdu relevantní informace. Je to problém, na který oni dohlédnou z blízkosti. Já se obávám, že v případě návrhu SPD a v případě návrhu KSČM se skutečně jedná o návrhy nebezpečné, které vedou k tomu, že může být zásadním způsobem pozměněno na základě různých dezinformačních kampaní, kterých jsme si v posledních dobách užili až přespříliš, zahraničněpolitické směřování České republiky, a měli bychom prostě přiznat, že tyto dva návrhy k těmto otázkám a právě k referendu o těchto otázkách jistě směřují a jsou i s tímto úmyslem připravovány. Jiná věc už je návrh z dílny sociální demokracie, který je technicky připraven kvalitně na rozdíl od návrhu SPD, který vykazuje i četné legislativně technické nedostatky, jak mu bylo i vytknuto. Koneckonců i v té důvodové zprávě jsme objevili nějaké gramatické chyby, ale to už si myslím, že je snad za námi. Myslím si ovšem, že ve chvíli, kdy tady budeme mít vládu hnutí ANO, což je ten dominantní subjekt na naší politické scéně, a ve vládním prohlášení má být obsaženo to, že celostátní referendum má být jako institut zaveden, tak bychom si prostě měli počkat na vládní návrh, který bude připodepsán i vládním hnutím ANO. V této chvíli tady máme tři návrhy. Jsme v situaci, kdy nemáme jasně deklarovanou vládní většinu. Tak pokud je tady důležitý návrh obecného referenda, pokud ho vláda považuje za svoji prioritu, nechť tedy se vrátí k dopracování návrh z dílny sociální demokracie jako pravděpodobného koaličního partnera, nechť se k němu přihlásí celá vláda jako celek a bavíme se tady o nějakém vládním návrhu v jasně deklarované vládní většině, která vznikne ve chvíli, kdy tady budeme v České republice mít vládu s důvěrou. Ta situace tady v této chvíli prostě není a my tady máme tři návrhy o tomtéž, které ovšem jsou ve svých základních parametrech velmi odlišné. Já ze svého subjektivního pohledu a tlumočím tak i návrh klubu Starostů a nezávislých tady vidím dva velmi nebezpečné návrhy, a to návrh SPD a KSČM, přičemž ten návrh SPD krom jiného i jako návrh legislativně špatný, a vidím tady návrh sociální demokracie, který je možný k další diskusi, nicméně měl by to být tedy návrh, který potom vzejde z půdy vlády České republiky jako vládní návrh nové vlády s důvěrou. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Musím reagovat na předřečníky prostřednictvím pana předsedajícího. Ten zákon o celostátním referendu musí projít ústavní většinou v Poslanecké sněmovně a ústavní většinou v Senátu. To nebude vládní návrh, jelikož vláda nebude mít pravděpodobně v tomto volebním období 120 hlasů. Takže na to, aby ten návrh šel se 120 hlasy z této Sněmovny, skutečně nemusíme čekat na vládu.

My tam vidíme velké problémy v tom kvoru, které je extrémně vysoké, je tam extrémně vysoký počet podpisů, který je potřeba, je tam extrémně krátká doba na sběr podpisů. Ale pokud se tyto tři parametry upraví, tak podle nás ten zákon bude použitelný. A přijde mi nešťastné to tady obstruovat s odkazem na vládu, když toto je zákon, který potřebuje ústavní většinu. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Je to legitimní. Každá politická strana, která ho předložila, tím sleduje určitý cíl a určitý smysl.